Poprosím, aby vedle pana místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše zaujala místo u stolku zpravodajů i paní zpravodajka poslankyně Klára Dostálová.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 137/3. Já vám děkuji za slovo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, setkáváme se opět nad novelou nového stavebního zákona, jejímž cílem je odložit naplňování soustavy státní stavební správy tak, aby nedocházelo k faktickému vzniku Nejvyššího stavebního úřadu a krajských stavebních úřadů.

Jenom zdůrazním, že předmětem této novely není zásadní věcná změna nového stavebního zákona. Ta je projednávána samostatně, přičemž mezirezortní připomínkové řízení k tomuto materiálu skončilo předevčírem, to je 9. května tohoto roku. Sešlo se několik set připomínek a my v následujících dvou měsících budeme veřejně tyto připomínky vypořádávat. Nicméně toto není předmětem zde třetího čtení této novely, která má pouze odkládací část.

K návrhu zákona byl uplatněn návrh paní poslankyně Dostálové ve druhém čtení na zamítnutí, nicméně přijetí tohoto návrhu garanční výbor nedoporučuje.

Oba tyto návrhy výbor doporučuje. Poslední pozměňovací návrh, poměrně komplexní, uplatnil pan poslanec Martin Kolovratník ve druhém čtení. Myslím komplexní, že obsahuje více věcí, skládá se z pěti částí týkajících se třeba odklonů statutárních měst, dozoru projektanta, potom rozšíření okruhu vyhrazených staveb a další. Ani jednu část tohoto pozměňovacího návrhu garanční výbor nepodpořil a nepodporuji tyto změny ani já. Vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci, věřím, že dnes se připojíte ke stanovisku garančního výboru a podaří se nám zdárně posunout tento návrh zákona. Jak již jsem předestřel na úvod, diskuse o věcných změnách nového stavebního zákona, která se tady již vedla, ačkoliv tato novela tyto změny neobsahuje a která se povede pravděpodobně velmi intenzivně s věcnou novelou, není předmětem tohoto návrhu. Já vám děkuji za pozornost. Věřím, že se tímto bodem probereme rychle tak, abychom se mohli věnovat dalšímu bodu, ve kterém vystoupí členové vlády, Vít Rakušan, ve věci strategie vlády na zvládání uprchlické krize z Ukrajiny. Děkuji. Také děkuji, nyní otevírám rozpravu a v rozpravě má zájem vystoupit paní zpravodajka. Děkuji. Já bych si dovolila z pohledu zpravodajky znovu zrekapitulovat, co je základním principem předloženého návrhu.

Zbytek zákona, ač bude z velké části formálně účinný, se nepoužije. Jinými slovy, na všechny ostatní stavby, ale i na vše ostatní, co stavební zákon upravuje, se stále použije stará úprava. Z výše uvedeného důvodu bude také zřízen Specializovaný stavební úřad, nikoli však krajské stavební úřady a Nejvyšší stavební úřad. Nejvyšší stavební úřad musí být zřízen, bude však zřízen pouze organizačně. Jeho úkoly bude fakticky plnit Ministerstvo pro místní rozvoj, nikoliv však jako samostatný úřad. Předložený návrh lze považovat za kompromisní řešení, byť k němu jsou věcné výhrady. Za největší slabinu návrhu pokládám skutečnost, že návrhem dochází fakticky nikoli k posunutí účinnosti dílčí části nového stavebního zákona, ale pouze je jím zaváděno nepoužití většiny procesů, které podle něj probíhají, ať již procesů územněplánovacích, nebo povolovacích. Nový stavební zákon by se v případě přijetí použil pouze pro vyhrazené stavby, stavby s nimi související a stavby s nimi tvořící soubor staveb. Domnívám se, že stav, kdy nový stavební zákon bude účinný, avšak většina procesů včetně těch nově zahajovaných bude probíhat podle dosavadních právních předpisů, může způsobit zmatek a právní nejistotu, což pouze povede k prodloužení procesů jako takových. Tím může dojít k pravému opaku toho, co bylo novým stavebním zákonem i předloženou novelou zamýšleno, tedy procesy zrychlit a zjednodušit.

Takový stav nelze považovat za správný.